Já jsem pevně přesvědčen, že jestliže je funkční koalice, tak se domluví, komu zvedne, nebo odpustí daně, na tom se shodne, s tímto zákonem přijde včas do Poslanecké sněmovny a bez ohledu na jakékoliv pozměňovací návrhy tento zákon prosadí. Standardní zákon tohoto rozsahu má projít legislativním procesem, který je vystaven takzvané RIA, to znamená dopadů do státního rozpočtu. Takovýto zákon nemůže být eldorádo pozměňovacích návrhů ať už premiéra Babiše, anebo vicepremiéra Hamáčka, aby si tady na tomto zákoně předváděli politickou sílu, a tento zákon se stává součástí politického boje uvnitř vládní koalice. V konečném důsledku to přinese poškození lidí v České republice a této země.

Řekněme si, že 200 miliard i kdyby jenom 100 nebude nikomu chybět? Tohle chcete tvrdit, vládní koalice? Že 100 až 200 miliard ročně nepoznáte ve svých městských a krajských rozpočtech? Tohle chcete tvrdit?

A ještě jedna věc, na kterou marně hledám odpověď. Jsme ve fázi prvního čtení státního rozpočtu, který je nějakým způsobem připraven. Když se projednávaly jednotlivé kapitoly, například za Ministerstvo obrany, ptal jsem se, jestli vláda skutečně myslí tento úmysl s daňovými změnami vážně, znamená to výpad veřejných prostředků peněz, i kdyby ve výši 100 miliard. A ptal jsem se ministrů, kde na to tato vláda vezme.

Anebo je celý ten rozpočet připravený špatně?

Smutné na tom bylo, že mi nikdo nedokázal odpovědět. Z toho vyplývá jediné. Tato vláda nemá připravené řešení v případě, že projde tak vysoký výpadek veřejných financí.

Chci říct, že vláda skutečně svými kroky nepomáhá potřebným.

Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, kolegyně a kolegové. Podívejte se, kolik je hodin.

A my místo toho se tady dohadujeme. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

A podle výroku pana předsedy Stanjury je to ta země, která nedůvěřuje svým občanům, protože má vysoké daně. Já jsem ale poznala Německo jako zemi, která má sice vysoké daně, ale má také vysoké mzdy, díky vysokým daním vyspělý sociální stát a také vysokou míru přerozdělování.

To nejsou země, které nedůvěřují svým občanům. Naopak, ty se snaží o to, aby se v tom státě žilo dobře úplně všem, i těm nejméně příjmovým. Na druhé straně mají nízké daně jiné státy. Víte, které státy mají nižší sazbu než 15 % v Evropské unii?

My to chceme.

90miliardovou!

O 3 tisíce za účet 90 miliard korun.